A já potvrzuji to, co tady říkal pan kolega Kott i pan kolega Pražák. Je opravdu problém v oblasti využívání jednotlivých přípravků, protože Česká republika je v oblasti ovoce a zeleniny malým trhem, a tak, jak jde vývoj těch přípravků v Evropě dopředu, tak se některým producentům a výrobcům nových přípravků nevyplatí se na českém trhu realizovat, a ovocnáři a zelináři nás oprávněně upozorňují na fakt, že ztrácíme konkurenceschopnost, protože náš proces certifikace a já věřím, že pan ministr zemědělství to dobře slyší, a doufám, že i ministr zdravotnictví nebo naši kolegové, kteří jsou ve zdravotním výboru, protože ti by to měli slyšet také že náš proces certifikace, který u jednotlivých přípravků musí každý výrobce absolvovat, je drahý a dlouhý, to hendikepuje české producenty potravin v oblasti ovoce a zeleniny a s tím bychom společně měli něco udělat, byť se mi nelíbí už v tuhle chvíli ještě jsme nedoprojednali první čtení zákona už tady mluvit o tom, jestli už máme připravenou novelu.

Přece jenom času na odbornou debatu budeme mít mezi prvním, druhým a třetím čtením. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče, ale vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. První, kdo je přihlášen k faktické poznámce, je pan poslanec David Pražák, takže ho požádám, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji.